Ta váží přibližně tři a půl gramu.

Proč to říkám? Je to vlastně v přepočtu téměř 50 tisíc na jednoho obyvatele, tento schodek.

To byl pan poslanec Jan Jakob. Mám tu přihlášku s faktickou poznámkou pana poslance Jana Volného. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Jakoba . Já naopak bych chtěl požádat, abyste zvážili a podpořili projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. Vy říkáte, může se vyplácet, i když nebude schválený rozpočet. To znamená, souvisí.

Pokud se paní ministryně hlásila s faktickou, tak je na řadě, pokud do rozpravy, tak bude mít přednost paní poslankyně Kovářová. Prosím máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my nepodpoříme projednávání zákona v legislativní nouzi, a to z následujících důvodů. K prostudování návrhu novely zákona jsme měli v podstatě dva dny. To znamená, že v podstatě to má ještě čas.

Takže my projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, respektive novely v legislativní nouzi, nepodpoříme. Děkuji.

Já bych chtěl stručně zareagovat vaším prostřednictvím na kolegu Volného, který se odkazoval na to, jak je to potřeba kvůli tomu kompenzačnímu bonusu.

A tady je to nesmírně nutné. Ale tenhle návrh se přijímá kvůli daňovému balíčku, který prošel v prosinci. Tam jste udělali 100 miliard díru do toho rozpočtu a bylo vám úplně jedno, že to není schválené. Takže ten daňový balíček se schválil v prosinci, mohlo to dva měsíce počkat, ale na kompenzační bonus, což je čtvrtina peněz, je to absolutně nutné udělat hned. Vždyť je to nesmysl.

Prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne.

Děkuji. Prosím máte slovo.

To není žádných 150 miliard, 120 miliard.

Já to říkám pořád dokola. Já se pak vyjádřím k těm různým názorům, co tady zazněly, já to mám všechno hezky poskládané ve svém úvodním slově, takže nebudu teď předjímat.

Potřebujeme peníze na kompenzace, na COVID 21. To je také zásek několika miliard. A já to tady mám sečteno všechno. Budeme se určitě v rozpravě, ať už bude tak, či tak, o ní (?) bavit a tam vám všechny tyto věci ukážu.

Komise pro posouzení vládní pomoci.